Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, vážené kolegyně, kolegové, i já bych ráda vystoupila a vyjádřila se k dnešnímu sněmovnímu tisku, který tady již máme v tuto chvíli s tím, že chce být znovu prodloužen nouzový stav o dalších 30 dnů. Určitě si pamatujeme, že když byla sněmovna, kde se předkládalo těch 58 dnů, tak už se nám tady říkalo, že s největší pravděpodobností už k tomu danému stavu nedojde.

Tam tedy musím říct, že je mnoho věcí a všechno to stojí na jedné věci, to je na té, že se nám nejdříve slibovalo, že tady budeme mít migrační plán do konce března, potom do 14. dubna, a pořád tady ten plán nemáme.

Protože když se dneska zeptáte kteréhokoliv starosty, hejtmana, tak vám neřekne a neví to, protože bohužel ty systémy nefungují, nejsou propojené kolik uprchlíků na svém území má.

Pravdou je, že určitě vynakládá úsilí. Teď přišel s tím dalším systémem, který bude nad všemi těmi systémy.

Ale pořád to není.

Musí vědět, kolik budou potřebovat kapacit v mateřských školách, v základních školách, středních školách. Kde tedy vidím obrovskou mezeru, je v oblasti zdravotnictví. Protože tam si myslím, že se tomu podle mého názoru nevěnuje taková pozornost, která by se tomu měla věnovat. Musím to říct i ze své zkušenosti, protože jsme měli v pondělí krajské zastupitelstvo, kde jsme měli jako jeden z bodů informace ohledně uprchlické krize.

Když jsme také chtěli, aby se zastupitelé zabývali tou situací to znamená, protože každý kraj k tomu má zřízené výbory, jako my máme na půdě Sněmovny, to znamená školský výbor tak to také nebylo podpořeno. Měli by se k tomu sejít a měli by to řešit.